Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna I. zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace skládající se ze sedmi poslanců; II. stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Přistoupíme k hlasování o předneseném návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto přednesené usnesení. Kdo je proti? Hlasování číslo 12. Přihlášeno je 187 poslanců, pro 183, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, a končím tento bod.